Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já budu velice stručný. Musím pochválit předkladatele za komunikaci, byli jsme opravdu členy všech vyjednávání. Samozřejmě tam byla některá sporná místa, ale myslím si, že i v těchto oblastech tady byla vůle k tomu, nějakým způsobem se domluvit.

A jak jsem říkal, klub SPD tuto novelu podpoří. Ano, děkuji. Než budeme pokračovat, načtu další tři omluvy.

Budeme pokračovat v obecné rozpravě.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych ráda také vystoupila, a vystupovala jsem již v prvním čtení, k novele zákona o podpoře sportu, kdy se tady vedla velká diskuse.

A jestli mám správné informace, dneska v čele Národní sportovní agentury stojí předseda, dva místopředsedové, a já mám informaci, že ten jeden místopředseda dnes tam není a ty důvody jsou právě finanční.

A já si myslím, že jestliže doteď tam fungovala Národní rada pro sport, která byla bez nároků na odměnu, a myslím si, že tam opravdu bylo velmi odborné zastoupení, bylo tam zastoupení všech sportovních svazů, klubů, ale i Asociace krajů, Svazu měst a obcí a dalších, ale i sportovců, kteří se k tomu mohli nějakým způsobem vyjádřit, tak si myslím, že to bylo dostatečné. Když jsme tady minule diskusi nad tou novelou zákona vedli, tak tady velmi rezonovalo od některých poslanců, že je nutná kontrola Národní sportovní agentury. Já s tím souhlasím, a jenom bych chtěla připomenout, že v minulém funkčním období byl velmi aktivní náš poslanec Roman Kubíček, který předložil novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, kam chtěl právě zařadit kontrolu Národní sportovní agentury.

Proto po diskusi, která tady minule zazněla, a zazněla především z řad koaličních poslanců, kteří právě poukazovali na to, že ta kontrola je nedostatečná a já s tím plně souhlasím, kdyby ten zákon prošel, tak už by ta kontrola tam byla tak jsem si dovolila předložit pozměňovací návrh, který jsem dnes dala do systému, který spočívá v tom, aby Národní sportovní agenturu kontroloval Nejvyšší kontrolní úřad.

Děkuji vám za pozornost. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. První faktická poznámka pan poslanec Babka. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Určitě mohu souhlasit s tím, že se tedy sníží ten koeficient, odměna předsedy a místopředsedů, ale budou další tři placené posty. Tak mi předložte ekonomické zhodnocení, že to bude méně finančních prostředků, než je to doposud. Děkuji a nyní se vracíme do obecné rozpravy, do které je přihlášen pan poslanec Vondráček. Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vítám výzvu kolegy Haase ke konstruktivní debatě, kterou měl v úvodním slově.